Jsme ve druhém čtení, takže nemusíme toto hlasovat, a já ho poprosím, aby nás pan poslanec informoval o projednání ve výboru a aby případně odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se nyní hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, kolegyně, kolegové.

Ostatně o tom mluvil i pan ministr.

A byla jsem to právě já ještě jako ministryně financí, která se zasadila o implementaci této směrnice.

Předložená novela výrazně posiluje a zavádí pravidla, která posilují transparentnost ve vztahu k jednotlivým digitálním platformám, které budou následně oznamovat příjmy fyzických osob, ale i právnických osob. Tyto informace byly získané způsobem nebo budou získané způsobem, aby nedocházelo k nenahlášení těchto příjmů, a v důsledku toho, aby tyto příjmy nebyly součástí šedé ekonomiky. Důležitým bodem této novely je, že stát má vybírat daně efektivně. Podnikatelé, kteří poctivě pracují a odvádí daně, nemají a nesmí být tímto krokem postiženi, oproti těm, kteří se daně snaží krátit nesmí mít konkurenční výhodu vůči poctivým podnikatelům. Tato předložená směrnice je naprosto v souladu s politikou hnutí ANO, kterou jsme prosazovali po celou dobu vládnutí. Hlavní částí návrhu je rozšíření aktuálně platného rámce mezinárodní automatické výměny informací v oblasti digitálních ekonomik. Správce daně v České republice bude díky této novele pravidelně získávat informace o jednotlivých prodejcích, kteří na těchto platformách získávají příjmy z poskytnutí služby nebo prodeje zboží, z pronájmu nebo jiného poskytnutí nemovitosti nebo například dopravních prostředků. Jedním z dalších důležitých cílů novely je při správě daní modernizovat a zefektivnit mezinárodní spolupráci. Směrnice DAG 7 reaguje na dynamicky se měnící prostředí, a to především na důsledky nárůstu role sdílených platforem a digitalizace ekonomiky, a to nejen v České republice, ale ve většině zemí.

Při posilování opatření na dodržování povinností podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní pak předložený návrh zákona obsahuje také zpřesnění transpozice směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření a vyjasňuje působnost zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, pokud jde o vymáhání sankcí uložených v daňovém řízení. V konkrétní rovině lze předložený návrh zákona rozčlenit na vícero tematických celků. Těmi jsou další formy mezinárodní spolupráce při správě daní včetně daňové kontroly, která je prováděna společně s orgány členských států Evropské unie nebo smluvních států, za druhé mezinárodní výměna informací při správě daní včetně takzvaných skupinových žádostí, za třetí ochrana osobních údajů a náprava porušení bezpečnosti, za čtvrté automatická výměna informací získaných od provozovatelů platforem, za páté změna zákona o finanční správě České republiky spojená s úpravou institutu takzvaného kontrolního nákupu a za šesté poslední bod, mezinárodní pomoc při vymáhání daňových sankcí. Předložený návrh zákona ve svém důsledku zvýší daňové příjmy veřejných rozpočtů, dojde k podpoře férového podnikání, a proto já tuto novelu považuji za dobrý příklad toho, jak má docházet ke zdokonalování efektivního výběru daní. Děkuji vám.

Pro pořádek se optám, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr ani pan zpravodaj nechtějí. Mohu zahájit rozpravu podrobnou.

Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo. Nebudu číst ty paragrafy, vysvětlím jednoduše. Stávající právní úprava byla přijata ještě před přijetím zákona o státní službě.

Děkuji. Děkuji.

Je to potvrzeno. A já tímto končím druhé čtení tohoto návrhu, děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. A my přistoupíme k dalšímu bodu.